Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů /sněmovní tisk 300/ druhé čtení

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych představila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Podrobně byl už představen v prvním čtení, takže pouze zopakuji stručně zásadní body návrhu, který jsme připravili společně s Ministerstvem spravedlnosti.

Návrh se dotýká většího zapojení valné hromady do procesu odměňování.

Společnosti budou rovněž vypracovávat zprávu o odměňování vedoucích osob.

Souhlas nicméně není vyžadován u transakcí uzavřených za běžných obchodních podmínek. Druhá část návrhu se týká fungování Paní ministryně, já vás přeruším. Tady je hrozný hluk ve sněmovně.